Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych ještě chtěla poprosit o dalších 15 minut jménem klubu ODS. Ještě se stále radí předsedové.